Česká republika je země, která má dlouhodobé zadlužení na úrovni 30 %, to všichni víte. A jestli se na něco tohle nízké zadlužení hodí, tak právě na tohle.

Takže toto je zjednodušeně logika té situace. Mluvil jsem s ekonomy, nechci tady jmenovat, působí i v zahraničí, jsou přesvědčeni, že ten deficit, který tady dneska navrhujeme, je třetina toho, co bychom v Česku měli. Ta situace je úplně opačná. Nám dneska chybí soustředění se na obnovení likvidity v Česku. Nám dneska chybí právě snaha masivně se snažit zabránit, ať se tady prostě to kolo ekonomiky úplně nezastaví. Takže prosím vás, nestrašme se dneska dluhy a nestrašme se dneska úplným opakem toho, co nám skutečně hrozí.

Tak si tady neříkejme, že dneska, když udržíme rozpočet v pořádku, tak se nic nestane!

Já vám děkuji. Mám zde nyní tři přednostní práva.

Děkuji za slovo.

Pan Zaorálek řekl, že nejsme zadlužení. Prosím, paní ministryně financí, ukažte svému kolegovi z vlády, kolik činí státní dluh k hrubému domácímu produktu. Jsme zadlužení.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

To nejde jinak zařídit.

Ale jedna věc jsou fiskální stimuly v době recese a druhá věc je vysoký strukturální deficit v době růstu. A to je to, co vy teď navrhujete, pane ministře, jako člen vlády.

Po dvou letech růstu!

My tady diskutujeme o naší rozpočtové odpovědnosti a řízení veřejných financí v celé příští dekádě. Vy jste předložili nějaký harmonogram, pro nás naprosto nepřijatelný, vysokých strukturálních deficitů na příštích sedm let.

To znamená, na tu deficitní vlnu, kterou nám tady plánujete teď, logicky naváže obrovská deficitní vlna u povinných pojistných. A to tady v podstatě plánujete na patnáct, dvacet let dopředu.

Kdo by měl půjčovat někomu, kdo tady veřejně deklaruje, že v následujících deseti patnácti letech chce vést zemi do dluhové pasti?

Kdo chce nést odpovědnost za rozvrat veřejných financí, ať tenhle návrh podpoří.

To jsou jednorázová opatření a ta prostě nemusíme počítat ani se jich nemusíme dlouhodobě bát, protože se nám nepromítnou v dlouhodobé závazky. Ale to, co vy tady předkládáte, je bianko šek na to, aby se ten obří strukturální deficit, který plánujete ještě za tři roky, za čtyři roky, v době růstu, aby se naplnil dlouhodobými závazky, tedy mandatorními výdaji, a to je nepřijatelné!